Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, je to smutný pohled tady za mě, na dnešní interpelace nedorazil žádný ministr, viděl jsem tady chvilku pana ministra životního prostředí, ale jinak...

Kdo rozhodl o jejich udělení? Zda bude požadovat vrácení podpor?

Jenom pro ty z vás, kteří tu interpelaci... kterou je možné si přečíst včetně odpovědi na internetových stránkách Parlamentu České republiky: tam jsem se dozvěděl, kde všude bylo čerpáno, včetně data rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou čerpaly firmy.

A je tady řada dalších a dalších firem, které čerpají finanční prostředky, PENAM například, Výzkumný ústav organických syntéz ten je tady mnohokrát, Centrum organické chemie celkem 33 milionů korun a tak dál a tak dále.

Já to raději odcituji, abych neřekl něco jinak, než jak to ve skutečnosti je cituji z médií: